67.

Připomínám, že tisk projednal zahraniční výbor a výbor pro bezpečnost.

Nyní tedy přikročíme k hlasování o navržených usneseních. Ano? Prosím, pane ministře? Dobré ráno.